Zákon říká, kdo je povinnou osobou. Říká, že to jsou Lesy České republiky a Státní pozemkový úřad, který mimo jiné vznikl těsně předtím, než byl přijat tento zákon, sloučením Pozemkového fondu a Pozemkového úřadu.

V tomto ohledu je důležité, aby metodický pokyn byl buď jako interní normativní instrukce zpřesněn a aby platil pro všechny povinné osoby. Znamená to, že všechny povinné osoby budou muset postupovat podle zákona, a to s péčí řádného hospodáře.

Uvedu to na klasickém příkladu, který mě přivedl k tomu, abychom se tím vůbec zabývali.

Znamená to, že konkrétní oprávněná osoba vystupuje v rozporu se zákonem a chce obejít zákon tím, že majetek, který byl fyzicky vydáván, přímo prodává.

Také je jasné, že není možné dohledat, kolik bylo odmítnutí návrhů, protože se přišlo na to, že je pozemek zcela nebo zčásti zastavěn a že je tam veškerá dokumentace.

Není také jasné, jak postupuje Úřad pro zastupování majetkových práv státu. V tomto ohledu tedy není zřejmé, proč by do toho nevstupoval, když řadu nemovitostí stavebního charakteru, které mohou být jistě vydány, protože patřily už jako nemovitost těm oprávněným, proč s nimi nakládá pozemkový úřad, když nejsou zemědělského charakteru. Co je nejzávažnější my se to nemůžeme nijak dozvědět.

Myslím si, že když to nedostanou ani poslanci, jak se tedy mají na ten proces dívat občané České republiky, kteří, jak dobře víte, se se zákonem nikdy nesmířili.

Proto si myslím, že by bylo vhodné, abyste nebránili tomuto pořadu schůze, abychom mohli v klidu a bez problémů informace získat. Děkuji vám.

První vystoupí pan předseda vlády, potom pan vicepremiér Babiš, potom pan předseda Okamura a potom pan předseda Mihola. Takže v tomto pořadí prosím.